Děkuji za vaši pozornost.

Ono je totiž něco jiného mít po dobu předvolební kampaně celou řadu řečí a výtek a potom se postavit před ten velikánský barák Ministerstva práce a sociálních věcí a snažit se ty řeči realizovat.

A já se ptám, jestli to je zodpovědné právě vůči veřejnosti, kdy říkám ještě v den voleb, že sociální věci jsou moje priorita, jestli je to zodpovědné vůči zaměstnancům, kteří se nějak chystají na nové vedení, že to nebude nikdo, kdo se v rámci předvolební kampaně takto profiloval a prezentoval? A nejen vůči zaměstnancům Ministerstva práce a sociálních věcí, ale úřadům práce, České správy sociálního zabezpečení, neziskovému sektoru a všemu, co Ministerstvo práce má ve své gesci.

A teď na Ministerstvu práce a sociálních věcí budeme mít exministra zemědělství, přátelé.

Ale teď to reálné je.

Ale když tedy nezvládnu ministerstvo, chci tady toto. Proč to ale říkám? Ne proto, abych nijak rodící se koalici mluvil do toho, kdo se má na ten pomyslný sněmovní umpire posadit, ale protože to nevychází v demokratickém poměrném zvykovém zastoupení vedení Sněmovny. Mít post místopředsedy se čtyřmi poslanci? Budiž. Ale největší klub, hnutí ANO, má návrh na dva místopředsedy a jeho klub je větší osmnáctkrát. A proč to poměrové zastoupení chcete prostě a jednoduše takto nedemokraticky zválcovat?

Proto navyšujete počet lidí ve vedení Sněmovny na sedm, proto se pravděpodobně a absolutně nesmyslně rozroste vláda o tři další posty.

Prostě se váš návrh chová neférově a bere zasvé všechny vaše historicky řečené věci proklamace o poměrném zastoupení, o demokracii, o spravedlivém rozdělení postů ve vedení Sněmovny a všechny tyto v tuto chvíli hezké hodnotové řečičky jste tímto vaším návrhem 2 : 5 spláchli do kanalizace. A to nemluvím o tom, že možná bude nějakou volbou tady ve Sněmovně odsunut Karel Havlíček.

Proto má opozice nárok na tři křesla. Tady u tohoto bodu se láme vaše férovost, velkorysost, cit pro spravedlnost. Pokud ten cit ale nemáte, tak vaše hlasovací mašina přejede jako traktor budoucího ministra práce a sociálních věcí všechny historické zvyklosti této Sněmovny.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády.

Vytváříme tak vlastně prostředí pro práci poslanců a poslaneckých klubů na další volební období. Podle mého názoru je tedy velmi důležité, aby tuto komoru Parlamentu vedli lidé zkušení, manažersky vybavení, vzdělaní a s patřičným respektem. Je to také poprvé v tomto volebním období, co bychom měli bezezbytku naplnit obsah poslaneckého slibu, tedy konat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a samozřejmě také v zájmu občanů České republiky. Volba vedení Sněmovny by rozhodně měla být odrazem schopností vést a řešit vzniklé situace. Vzpomeňme na nutnost koordinace zasedání Sněmovny v rámci pandemie a s tím také nutná další řešení. Taktéž v nedávném období při spekulacích o zdravotním stavu prezidenta se ukázalo, jak důležitou a klíčovou roli hrajeme jako Sněmovna při úsilí o udržení normálního chodu státu.